Tak, pane poslanče, máte zájem o doplňující dotaz?

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji pěkně.

Protože se tím samozřejmě zvyšuje schopnost státu a státních institucí slídit v životě občanů ve velmi citlivé oblasti toho, kde jak a za co utrácejí. Proč taková aktivita nepřísluší státu? Co je státu do toho, promiňte mi, kolik je v České republice platebních terminálů? Pokud mají karetní společnosti pocit, že málo malých podnikatelů využívá platebních terminálů, ať změní svoji poplatkovou politiku a nezatahují do svých podnikatelských zájmů státní instituce, jako je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Děkuji moc za dotaz.

První, co je třeba říct, rozhodně akt toho, že chceme zvýšit počet terminálů, není a nesmí a nebude směřovat k tomu, že bychom chtěli vymýtit hotovost. Každý zákazník má právo si vybrat, a já dokonce jsem toho názoru, že pokud chce platit hotovostí, nechť platí v hotovosti. Ale současně musíme vnímat i to, že celá řada zákazníků není spokojena s tím, že na místech, kde by chtěli platit kartou, a musíme to nějakým způsobem prostě umět exaktně vyjádřit, platit nemůžou.

V České republice jsme pod tímto průměrem.

Jsou země, jako severské, kde je ten podíl výrazně větší, než je třeba ve střední Evropě.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji pěkně za odpověď. Koneckonců v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu po podepsání toho memoranda se píše, že Ministerstvo průmyslu a obchodu je připraveno diskutovat i související legislativu.

... platebních terminálů bude více.

Proto je ten časový limit. Pane ministře, prosím. Právě to jsme udělali. Opakovaně říkám, my netlačíme na to, aby se zlikvidovala hotovost.

Já vám děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, vážený omluvený pane ministře, já bych se chtěl zeptat na okolnosti odvolání ředitele Výzkumného ústavu rostlinné výroby pana doktora Jibana Kumara, ke kterému došlo před pár týdny. Rozhodně nijak nechci zpochybňovat kompetenci a pravomoc ministra odvolat ředitele jeho resortem zřizovaného výzkumného ústavu a obecně organizace, ale zrovna toto odvolání vyvolalo mezi nezanedbatelnou částí zemědělské veřejnosti poměrně bouřlivou odezvu. Další poměrně bouřlivou odezvu vyvolalo i to nahrazení, kdy místo člověka, který má celoživotní dlouholetou praxi z toho akademickovědeckého prostředí, ať už jako výzkumník, tak i jako akademický manažer, přišel člověk spíše z politického prostředí.